Vítám mezi námi senátora Petra Víchu, který tedy už tady je, ano, a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Předávám řízení. Děkuji.